Pak bych nechal hlasovat o návrhu pana předsedy Radima Fialy.

Pak bychom hlasovali o návrhu pana Kaňkovského, náboženské menšiny zařadit do programu, a poslední bychom hlasovali návrh pana poslance Bendla.

Kdo je pro.

Kdo je pro.

Teď budeme hlasovat o zařazení bodu návrhu pana poslance Víta Kaňkovského. Prosím.

Tak samozřejmě chyba se může vloudit.

Nechávám hlasovat o zařazení tohoto bodu. Zahajuji hlasování.

Budeme hlasovat o pevném zařazení. Zahájil jsem hlasování. Ptám, se, kdo je pro.

Kdo je proti?

A posledním návrhem je bod 39, sněmovní tisk 556, pevně zařadit dnes po bodech 27, 28., které jsou body ministra zemědělství. Ptám se, kdo je pro.

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a můžeme přejít k projednávání jednotlivých bodů programu.